Tak to je dvojí metr ukázka. Po panu poslanci Králíčkovi vystoupí s faktickou poznámkou pan poslanec Brabec. Prosím. Děkuji za slovo.

A to je důležité, aby to skutečně takhle řekli. Protože já si opravdu myslím, že to není nějaká zásadně jiná situace.

Ale k tomu se strašně rád přidám. A je otázka, jestli naše projevy můžou...

Děkuji. Nyní je přihlášen pan místopředseda Skopeček s faktickou poznámkou. Prosím. Když už na sebe reagujeme, paní kolegyně, prostřednictvím paní předsedající, tak se poslouchejme.

Takže, prosím, poslouchejme se.

Kolegovi Králíčkovi děkuji za označení liberál. Nyní je přihlášen s faktickou poznámkou pan předseda Výborný a následuje pan poslanec Nacher. Děkuji za slovo, paní předsedkyně. Já jsem chtěl málokdy se to stane ale vyjádřit to, že souhlasím přesně s tím, co říkal pan kolega Králíček. Naprosto jednoznačně děkuji, lépe bych to možná neřekl. Ale opravdu tady nevytvářejme představu, že tady sedí 200 poslanců, kteří nejsou schopni za tento pult a za tento mikrofon dojít bez skleničky piva nebo tvrdého alkoholu nebo něco podobného. Fakt to tak není.

Opravdu to tak není. A na závěr prosba, prosím pěkně: ta debata je tady jak přes kopírák z minulého volebního období. A já mám pocit, jakkoliv neupírám právo tady vést jakékoliv debaty a o čemkoliv, že se opravdu tady točíme v kruhu nebo ve víru, jak tady někdo říkal. Skutečně, nepřesvědčíme se v této věci. Kdybychom dokázali reakce už racionalizovat a posunout se dál, aby se dostalo i na další důležité zákony o léčivech, státní službě a další myslím, že by nám to všem prospělo. Nepřesvědčíme se. Je to napříč kluby. Respektujme to.

Musím říct, že to je asi první pozměňovací návrh v historii, který boří stará přátelství a vytváří přátelství nová. Jsem rád, že to kolega Výborný popsal, tak jak já jsem to skutečně nemyslel, nebo že nereagoval na to, co mi říkal původně.

Připraví se pan poslanec Hofmann.

Ale můžu říct, že pan místopředseda, vaším prostřednictvím, paní předsedkyně, vlastně jak já jsem pochopila, co on řekl? Já jsem to z vašeho projevu takto pochopila, a proto jsem byla tak ostrá, protože já se domnívám, že když mám jiný názor, ještě to neznamená, že jsem proti svobodě lidí. Poprosím vás, považuji i tuto vaši reakci za neadekvátní. Možná bychom si to měli potom poslechnout, co jsme kdo řekli, a potom to někde jinde u toho piva probrat. Děkuji. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Hofmann.

Vracíme se zpátky do rozpravy.

A nyní poprosím pana poslance Lochmana, aby se ujal slova. Takže je to tak. Pan poslanec už hovořil.